Otázkou tak je, zda bylo vůbec možné eNeschopenku připravit zavčas, i kdyby na ní aparát Ministerstva práce a sociálních věcí pracoval dnem i nocí.

Ale platí, že už nyní nese veškerou odpovědnost za to, že eNeschopenka skutečně začne jednou fungovat. Jestli jsem správně zaznamenal, paní ministryně tvrdí, že se to dá stihnout do roku 2020. Podklady k předloženému zákonu jsou nicméně natolik děravé a vágní, že příliš velkou důvěru v tato data, to znamená rok 2020, já osobně určitě nemám. A to je pro mě velký problém, protože tu současně máme socialistický návrh na zrušení karenční doby.

Jenže ta se nerozjede dříve než za dva roky, tedy pokud platí zmíněná důvodová zpráva nebo optimismus paní ministryně Maláčové, v opačném případě to bude trvat ještě o pár let déle.

Doufám, že tady zazní odpověď. A za další. Chci panu premiérovi Andreji Babišovi tentokrát pro jednou věřit a chci věřit, že když nás vláda nutí hlasovat o odsunu eNeschopenky, tak nás současně nebude nutit hlasovat o rušení karenční doby, tedy o opatření, které bude mít negativní dopad na celý firemní sektor a ve výsledku i na samotné zaměstnance. Pan premiér navíc nebyl pro jednou originální, to je evidentní, protože zavedení eNeschopenky od počátku podporovali také všichni zaměstnavatelé a jsou to také oni, kdo ji současně vnímají jako součást debaty o případném novém nastavení nemocenské a změn v karenční době. Na závěr mi dovolte obecnou poznámku. Celá anabáze s eNeschopenkou ukazuje, jak moc je důležité mít na ministerstvech kvalitní aparát, odborníky a legislativce, kteří jsou schopni připravit kvalitní návrhy a poslat je do standardního legislativního procesu. Jakmile si resorty tuto cestu zkrátí nebo začnou prosazovat své zájmy prostřednictvím pozměňovacích návrhů až na půdě Sněmovny, nedopadá to podle mých zkušeností obvykle dobře. Za viníky bohužel jsou pak často považováni poslanci, ve skutečnosti jsou to ale vládní resorty a jejich ministři a vláda. Jestli mi v této chvíli opravdu začíná něco vadit na vládě Andreje Babiše, tak je to právě opakovaně prokázaná neschopnost tento trend zastavit.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se ve standardním pořadí paní poslankyně Pekarová. Děkuji za slovo. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, mé vystoupení bude o něco delší než mého předřečníka.

Jednoznačný spoluviník, což jsou dnešní koaliční partneři, jsou poslanci hnutí ANO a poslanci KSČM. Potom své tvrzení doložím statistikou hlasování z minulého volebního období. Důvodová zpráva je opravdu zdrcující, důvodová zpráva, kterou napíše nový ministr, který přichází z opozice a nenechá nit suchou na předchozí vládě, kterou dlouhodobě kritizoval. Já vám zkusím ocitovat jenom pár vět z důvodové zprávy k tomuto návrhu zákona: Změny, které se týkají eNeschopenky, nebyly součástí původního vládního návrhu tohoto zákona.

Ano, formálně to byl poslanecký pozměňovací návrh, ale věcně ho připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které tím obešlo vládu a standardní legislativní proces. Abych se zastal Poslanecké sněmovny, i když já jsem pro to nehlasoval, to bude na závěr, nepřipravili to poslanci, poslanci se pod to jenom podepsali, ale připravilo to samotné ministerstvo.

Teď k té druhé části.

Ministerstvo se mělo stát správcem těchto registrů s tím, že zaměstnanci představte si to že zaměstnanci České správy měli přístup. Tak velkodušné bylo ministerstvo v té době.

Tady je viník někdo jiný, tady je viník poslanec sociální demokracie, který tyto návrhy podal, a spoluviníky jsou ti poslanci, já je pak ocituji, kteří pro návrh hlasovali.

Paskvil, který je neodstranitelný. To neříká opozice, to říká vláda, která vládla v minulém volebním období, kdy to prosadila, a která vládne i v tomto volebním období. Nedalo mi to a podíval jsem se, zda opozice v minulém volebním období splnila svou roli a vládu upozornila na problémy, které by vznikly případným přijetím pozměňovacího návrhu. Ano, nepřekvapím vás, splnili jsme tu roli. Budu vám postupně citovat z těch stenozáznamů. Budu citovat své vystoupení, vystoupení pana poslance Běhounka, ctěného kolegy, a paní ministryně Marksové.

Spolu jsme v nějaké pracovní skupině, kterou zřídil tehdejší premiér, která se má zabývat elektronizací veřejné správy, a myslím, že zrovna tento návrh je přesná ukázka toho, co v té skupině oprávněně kritizujeme a jak se postupovat nemá.